Děkuji, pane poslanče.

Děkuju za slovo dvě minuty, budu krátký. Já bych tady zdůraznil dvě věci, které považuji na tom rozpočtu za ohrožující. První se týká nedofinancování regionálního školství, kde ten nárůst zcela evidentně nebude stačit na to, abychom dodrželi pravidla, že pedagogický pracovník bude mít plat na úrovni 130 % průměrného platu.

Druhá věc je rozpočet vysokých škol, který je navýšen o 2,3 miliardy. My jsme měli na předminulém jednání školského výboru zástupce Ministerstva školství pana náměstka Millera, který předložil požadavek našemu výboru o navýšení rozpočtu vysokých škol o 5 miliard.

Děkuji. Děkuji za dodržení času. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající.